Takže je nesmysl. Další věc je, že my máme jako firmy tady povinnost zveřejňovat výsledky do registru. Dělá to málokdo, protože samozřejmě pokuta je směšná, ale my to děláme, protože my děláme konsolidaci a audituje nás renomovaná firma PwC , takže všechny naše úvěry je možné také si přečíst v naší konsolidované zprávě, 200 firem.

Zároveň my nejsme finanční skupina. My jsme průmyslová skupina. Takže toto všechno se dá zkontrolovat a já v rámci zákona o střetu zájmů samozřejmě to budu hlásit dopředu.

Takže potravinová soběstačnost samozřejmě je to v programovém prohlášení. Já osobně si myslím, že můžeme už dělat pro to maximum, ujel nám vlak a je to v resortu, na který já osobně nemám žádný vliv, a je to proti zájmům Agrofertu, protože Agrofert je největší výrobce potravin v Čechách, děláme 50 mld. tržeb a je to nejhorší obor podnikání vůbec. Díky samozřejmě koncentraci maloobchodního trhu.

Jsou tady jenom Francouzi.

A všechny ty aféry, které tam měl, tak jsou skutečně neuvěřitelné. Finále měla být ekologická zakázka s Martinem Romanem, českou gorilou. Tam se chystal tunel za desítky miliard. No a samozřejmě sofistikovaně taky se dělaly arbitráže.

Teďka dělá pro Dopravní podnik, taky dobrá zpráva.

A díky panu Kalouskovi byla schválena i internetová loterie. Bez souhlasu nikoho.

Topolánek si tam dodal své kámoše, takže dneska tam máme 16 mld. nedobytných úvěrů.

A vyhrožoval obrovskou arbitráží.

Takže jsme oficiálně. Takže skutečně mluvit o korupci je skutečně... A právě za vlády Topolánka s Kalouskem jsme to dovedli k dokonalosti.

Hnutí ANO je středopravé. A většina renomovaných podnikatelů v této zemi, kteří poctivě podnikají a platí daně, jsou u nás! Nás podporovali. A díky nám tu nevznikla levicová vláda za podpory KSČM, jak to bylo domluveno.

Víme, kam jdeme a to vědí všichni občané, kam jdeme, a nebudu to tady říkat.